My odmítáme, aby v těchto odvětvích se uplatňoval princip předběžné držby, ale současně jsou tam některé racionální návrhy, které by i společnostem, které podnikají a vytvářejí jinou než dopravní infrastruktury, mohly v tom správním řízení a v přípravě staveb pomoci.

Nechceme tím ohrožovat a podmiňovat přijetí tohoto textu. Takže závěrem. Občanští demokraté budou navrhovat zúžení přílohy k zákonu, jsme připraveni debatovat.

My se domníváme, že ano. Jinak bychom tento návrh zákona nepodporovali. Ale nejsme to my, kteří jsou arbitři toho, co ústavní je nebo není. Těším se na tu debatu.

Děkuji. Tak, děkuji a mám tady jednu faktickou poznámku, pan poslanec Jakub Michálek. A teď se chci zeptat tady ještě navrhovatele Martina Kolovratníka. Prosím, máte slovo. Já bych chtěl poděkovat kolegům, kteří se podíleli na vypracování tohoto materiálu, který vznikl napříč spektrem. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jaké tam zvolit řekněme procesní záruky toho, aby to nezasahovalo do práv vlastníků a nebylo ohroženo soukromé vlastnické právo. A chtěl jsem říct ještě jednu věc. Vzhledem k tomu, že jsem byl zvolen v hlavním městě Praze a v hlavním městě Praze je poměrně velký problém s velmi specifickou stavbou, a to s výstavbou metra D, tak bych vás chtěl požádat o podporu, aby v rámci tohoto materiálu právě byla tato speciální dráha, což je odborný název pro výstavbu metra, také zahrnuta, protože bez toho budou Pražané včetně nás poslanců čekat tedy na tuto kvalitní dopravu řekl bych dalších dvacet let. Tak, děkuji panu poslanci. A nyní mám další faktickou poznámku, pan poslanec Birke, a následně s přednostním právem pan ministr Ťok chtěl vystoupit v obecné rozpravě. Mám krátkou poznámku.

Děkuji za pochopení. Tak, děkuji panu poslanci Birkemu a nyní s přednostním právem do obecné rozpravy pan ministr Ťok. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Problém je, že když tam bude souhlas fikce a někdo to napadne u soudu, což bohužel stále může, tak většinou soud to prohlásí za nepřezkoumatelné a jsme zase na začátku. Pokud na to najdeme rozumné stanovisko nebo to budeme umět vyřešit, tak já budu ten, který bude velmi podporovat, aby tam ten souhlas fikce byl. Omezení veřejnosti, s tím také naprosto souhlasím.

Tak, děkuji panu ministrovi a nyní mám tady dvě faktické poznámky a tři přihlášky do obecné rozpravy. Prosím o faktickou poznámku. Prosím, máte slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já jenom prostřednictvím pana předsedajícího na pana Stanjuru.

Tady je potřeba si uvědomit, že když ten seznam bude s jednou, se dvěma, se třemi stavbami, tak jak zde padlo, tak samozřejmě v ten moment se dostáváme do pozice, že během ne pěti, ale roků dvou, to znamená ještě v tomto volebním období, budeme zase mít další seznam a budeme ho řešit. A já řeknu proč. Protože já jsem vnímal přirovnání té stavby R52, to znamená, abychom zkonkretizovali Brno Vídeň, kde padlo, že tohle nemusí být ta nejdůležitější stavba, tak jak to pan Stanjura vnímá.

To znamená, já ten rozšířený seznam staveb v zákonu vnímám jako podmínku konsenzu politického spektra v Poslanecké sněmovně. A jestli to Ústavní soud shodí ze dne na den s ohledem na tři stavby, anebo na deset, z tohoto pohledu je mi to úplně jedno.

Prosím, pane poslanče.

Problém toho testu ústavnosti je jiný. A tak jak je to navrženo, je to v zásadě obecný princip. Je to dálniční síť, a myslím si, že interpretace, že to je obecný princip, je správná.

To si jenom nechci rozházet žádný volební kraj. A druhá poznámka k vystoupení pana ministra Ťoka k té fikci. Já jsem to spíš vnímal jako bič na státní správu, kterou máme v rukou, respektive vláda a exekutiva, kterákoliv vláda, aby donutila dotčené orgány do těch 60 dnů to vydávat. Ne že mají pohodu, na nic neodpovědí a je fikce souhlasu.